Co možné není, to je fér dodat, je omezení volného pohybu osob a jejich pobytu na území České republiky. Ale je toto skutečně to, co tak strašně zásadně potřebujeme? Jsme si jisti, že tím, že tohle platí, tak situace se zlepšila? Já se to nedomnívám.

Je potřeba je vhodně motivovat.

Je to tady často skloňované. Lidé na jaře minulého roku ukázali obrovskou solidaritu, obrovskou schopnost zodpovědnosti. Jenže s délkou pandemie samozřejmě narůstá únava ze všech těch omezení a u obrovského množství lidí se také jedná o ekonomické přežití. Je potřeba, abychom je všichni společně požádali o důvěru, abychom všichni společně řekli, že to, co je dnes potřeba dodržovat, prostě dodržovat mají. A proto mi přijde zcela logický požadavek na to, aby když už i byť jenom na kratší dobu došlo ke shodě úplně všech.

A to považuji za obrovské riziko. Zkrátka je důležitá obnova důvěry a v tom evidentně vláda není schopna pokroku, zlepšení.

My jsme to navrhovali, mimochodem, začátkem září. Ale opakovaně, nikoliv jednorázově tak, jak jste učinili jenom před volbami.

Vždycky jsme byli a věřím tomu, že každý zodpovědný politik, vládní politik takovéto nabídky musí využít.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To znamená zákona, o kterém kdysi tato Sněmovna rozhodla ústavní většinou.

Protože my jsme, ať tady padlo to jakkoliv, my jsme v určité formě válečného stavu, o to horšího, že to je válečný stav s neviditelným nepřítelem.

Určitě z toho celá řada lidí bude mít radost, celá řada lidí vám zatleská, ale když se podíváte na názory odborníků, a já skutečně nejsem epidemiolog, nejsem lékař, nerozumím těmto věcem, jenom naslouchám, čtu, respektuji lidi.

To říká renomovaný odborník a já nemám důvod mu nevěřit. Nakonec říkají to i naši experti z Ministerstva zdravotnictví nebo z Národní rady pro zdraví.

Ať jsem chtěla, jak jsem se snažila.

A beru to tak, že jsem tady teď a musím udělat a mí kolegové to samé udělat to nejlepší pro tuto zem. A kdokoliv podá pomocnou ruku, a já neříkám, že děláme všechno dobře neděláme. Určitě bychom mohli zlepšit komunikaci, určitě celou řadu věcí bychom teď udělali jinak a lépe.